Nelze tedy navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tato schůze, respektive obě mimořádné schůze svolané na tento týden, jsou svým způsobem obsahem vlastně velmi příznačné. Na jedné straně je schůze svolaná vládní koalicí, ta má na pořadu vesměs témata, která neštěpí jen tuto Poslaneckou sněmovnu, ale velmi často i veřejnost. A pak je tu druhá mimořádná schůze, svolaná hnutím ANO, ve které nenajdete politiku, ale návrhy konkrétních řešení, která pomohou lidem v této extrémně náročné době. Nic neukazuje lépe současnou situaci než právě tento rozpor. Vládnoucí strany ani po osmi měsících po volbách nepochopily, že dnes mají odpovědnost za všechny obyvatele České republiky a že už nemohou dělat politiku jenom pro někoho. Chápu, že pro vládnoucí politiky jsou témata, která navrhujeme, očividně nudná a nezajímavá. Možná by jim dali dokonce i nálepku zbytečná.

Mají obavy o budoucnost. A neříká to jeden výzkum, ale hned několik. Obrací se na nás stále více lidí se svými problémy. A co hlavně, mají pocit, že jsou hozeni přes palubu a že jejich starosti a problémy tato vláda ignoruje. Možná ne cíleně, ale opravdu některé vaše kroky a výroky tak skutečně mohou působit. Od výroků sociálních médií až po různé nešťastné výroky koaličních politiků, které vyjadřují pohrdání ostatními a nadřazenost, ale především neskutečnou aroganci vůči těm, kteří prostě neměli tolik štěstí v životě jako třeba jiní. Nikdo neříká, že tato situace je jednoduchá. To nikomu ani nevyčítáme, ani vládě. Že vás nezajímají problémy ostatních lidí.

Taktika žádné prudké pohyby a doufat, že se už nic dít nebude, je pěkná, ale chci upozornit, že tuto politiku nelze dělat věčně a nemůže věčně fungovat.

V případě cenové krize je ale už teď jasné, že se bude muset konat, že vláda musí něco udělat. Stačí se podívat na vývoj inflace.

To by mě zajímalo, jak byste situaci pojmenovali dnes. Co teď budete říkat? Dosáhli jsme už téměř 13 % a v rámci Evropy jsme se vypracovali na třetí nejhorší místo. Toto je vaše práce. Protože třeba taková Malta měla loni druhý nejvyšší růst dluhu, a i přesto má nejnižší inflaci v Evropské unii. A to nejsou dojmy, to jsou fakta.

Poprosil bych, prosím, o klid v sále, aby paní předsedkyně měla možnost přednést svůj projev. Nikdo snad už nezpochybňuje, co se v tomto odvětví děje a jaké to má dopady na domácnosti a na firmy. A přitom to nejsložitější je teprve před námi. Zatímco naše vláda domácnostem a firmám reálně pomohla snížením DPH, a teď chceme pomoci stejným způsobem, tak co jste udělali vy?

Ceny potravin.

Většina z toho je způsobena jinde než činností vlády. A to je to, co vám vyčítám teď z tohoto místa, stejně jako spousta lidí, co se ozývá nejen mně, ale i mým kolegům, a já předpokládám, že jistě i vám.

Ještě jednou vás o to žádám. Jindy zase vzletně hovoříte o pomoci, která, jak se později ukáže, žádnou pomocí není.

Já to ale raději označím jemněji, jen za typickou ukázku populismu a pokrytectví.